Celková meziroční inflace byla v souladu s naším očekáváním velmi nízká, avšak kladná.

Oslabený kurz se promítá přes ceny dovozu, podotýkám však, že ceny dovozu rostly zhruba polovičním tempem než ceny vývozu, tzn. že výrobní sféra samozřejmě inkasuje prémii, která se už projevila na evidentním zlepšení celkových výsledků nefinančních podniků ve čtvrtém čtvrtletí tak, jak je reportuje Český statistický úřad. Vrátímli se k poslednímu vývoji, očekáváme, že ekonomika v letošním roce vzroste o 2,6 %, k čemuž bude přispívat jak zahraniční poptávka a uvolnění měnové politiky, tak i příspěvek fiskální politiky k růstu hrubého domácího produktu.